To je neuvěřitelé!

Cituji ze zprávy českého Ministerstva vnitra z roku 2004. Nikoliv Okamura.

Protičeské názory! To jsou lidovci!

Znovu to zopakuji.

No, zpochybnění Benešových dekretů, krátce a stručně.

A teď jsem vám chtěl říct ještě jednu věc.

To je dneska obsah vámi svolané schůze schůze na základě vámi navrženého zákona.

Můžeme tady být i v neděli klidně.

Tak teď je tady vlastně shoda.

Já připomenu, že jsme mezi rozpravou. Prosím, pane ministře, máte slovo.

To je důležité vnímat.